Ta regulace si myslím, že je věc rozumná a normální. A ve své podstatě jsou regulací i samy státní svátky. Tady o nich rozhodujeme. Když to vezmu ad absurdum, tak by se někdo mohl rozčilovat, že co vůbec nějaké svátky.

Všechno neběží tak jako ve všední den, nebo máloco.

A nepleťme do toho prosím hasiče nebo nějaké takové složky, které mají opravdu asi jinou důležitost a jinou náročnost než to, co si můžeme koupit den předem nebo den potom. Mohl bych tady citovat vyjádření Národního centra pro rodinu.

Odmítá ji.

Vím, že hnutí ANO to za minulé vládní koalice nepodporovalo, ale zároveň, když to prošlo, tak tady padala vyjádření: Necháme to nejdříve aspoň pár let fungovat a uděláme analýzu. Je tady prosím nějaká analýza na stole?

Takhle vypadají analýzy hnutí ANO?

Najděte si to. Opravdu to takhle zdůrazňovali. Takhle jsme se dojímali, jak nám jde o to, aby to bylo jednotné. Proto přicházím s pozměňovacím návrhem, který by se týkal všech státních svátků.